174.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 550/6, který byl doručen dne 13. února 2020. Má pan navrhovatel zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Má, takže pan poslanec Ondráček má slovo. Dámy a pánové, prosím o klid! Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení ministři, kolegyně, kolegové, v podstatě po roce od prvotního jednání, které iniciovalo novelu zákona o obecní policii, jsme v závěrečné rovince. Poměrně širokou debatu jsme vedli v rámci druhého čtení. Já tedy nebudu velmi dlouhý, jenom mi dovolte, abych ještě i teď v samém závěru poděkoval všem svým kolegyním a kolegům, ať z výboru pro bezpečnost, nebo zejména podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, kteří na tom zákoně, resp. na té novele zákona se spolupodíleli a aktivně na tom pracovali, a poděkování si zaslouží také pracovníci Ministerstva vnitra, kteří nám byli velmi nápomocni při legislativní úpravě některých našich návrhů, které byly.

Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající.

A proč to říkám? Samozřejmě práce městských nebo obecních strážníků není jednoduchá, všichni se tady s tím potýkáme, řešíme tady kompetence obecních strážníků versus Policie ČR. Všemu tomu rozumím.

Pokud to chceme řešit jinak, tak to je úplně jiná diskuze, ale rozhodně já odmítám prostě odchodné jako nástroj, který by měl vylepšit situaci obecních strážníků, vylepšit situaci na městských nebo obecních úřadech, a prostě já to vnímám jako krok špatným směrem. A já bych poprosil vás, kolegyně, kolegové, kteří máte pocit, že tento návrh zákona podpoříte, abyste tento pozměňovací návrh pod bodem C2 nepodpořili.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Ondráčkovi, je elektronicky přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek.